Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 196/1.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru paní poslankyně Anna Putnová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak už bylo řečeno, budeme se zabývat zprávou Kontrolní rady Technologické agentury České republiky, která nás vrátí do roku 2013. Orgánem Technologické agentury České republiky je i Kontrolní rada, která má především kontrolní funkci rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Předseda Kontrolní rady Technologické agentury České republiky předložil řádně zprávu o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury za období 2013 spolu s hodnocením plněných úkolů, jedná se o sněmovní tisk číslo 196, ze kterého jasně vyplývá, že v předmětném období plnila Kontrolní rada Technologické agentury České republiky všechny své zákonné povinnosti.

Toto usnesení máte k dispozici jako tisk číslo 196/1.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění místopředsedy Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pana Holla, zpravodajské zprávě poslankyně Putnové a po rozpravě 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas se zprávou o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2013, tisk 196;

3. pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Annu Putnovou, aby toto usnesení přednesla na schůzi Poslanecké sněmovny.